Evo poštovane kolege idemo dalje s nastavkom sjednice. Imamo još jednu pojedinačnu raspravu. Za pojedinačnu raspravu još se javio uvaženi zastupnik Maro Kristić. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ono što sam ja želio problematizirati po pitanju Agencije za zaštitu osobnih podataka ali i po pitanju svih agencija koje djeluju na području Republike Hrvatske su materijalna prava zaposlenika tih agencija.

Ono što želim istaknuti, a to sam vidio negdje u medijima da je trenutna plaća gospodina izvjestitelja u bruto iznosu 22 960 mjesečno. Simptomatično je da gotovo u svim izvješćima agencija koje smo mogli čuti ovih dana u Saboru da u tim agencijama je zaposlen jedan jako veliki broj rukovodećih kadrova. Dakle, kada govorimo o njihovim sistematizacijama i pravilnicima o unutarnjem redu oni se potpuno uređuju apsolutno bez intervencije Vlade koja osniva te agencije i Sabora koji imenuje i razrješuje njihove ravnatelje. Ta primanja su po nama iz MOST-a potpuno neusklađena sa državnim prosjekom i smatramo da je potrebna jedna temeljita revizija sistematizacije tih poduzeća jer ona su očito prenategnuta. Svi se zaklinju u to kako se ponašaju vrlo racionalno, kako su u potrošnji sredstava vrlo skromni. U izvješćima vidimo da oni imaju u njihovim pravilnicima predviđeno jako puno zaposlenih, da rade sa smanjenom radnom snagom, da su vrlo efikasni. Međutim, kada vidimo da na plaće zaposlenika otpada gotovo 70% sredstava kojima raspolažu da u njihovim agencijama recimo od 20 zaposlenih više od 10 bude na rukovodećim pozicijama onda je potpuno jasno zapravo da su to manipulacije. Smatramo da se konačno trebamo prestati ponašati kao dobri sluge, a loši gospodari i jednostavno prekinuti ovu praksu, napraviti jednu temeljitu reviziju planova zapošljavanja u svim agencijama i koeficijenata koje treba izjednačiti sa realnim stanjem u Republici Hrvatskoj. S ovim smo završili ove rasprave. Izvolite. Evo samo bih iskoristio priliku i rekao par riječi u odnosu na osvrte prethodnih diskusija. Bilo ih je i od strane predstavnika klubova i pojedinačno pa neću duljiti sigurno puno. Najprije bih se zahvalio na diskusijama i zahvalio se na opaskama i kritikama bez obzira u kom smislu bile, promatrale ih kao negativne, pozitivne. Naravno pozitivne su uvijek draže i predstavljaju svojevrsnu satisfakciju rada svih nas. Ne mogu komentirati i nemam o tome adekvatne informacije zašto vezano za ovo izvješće nije bilo mišljenja Vlade, zašto je to tako. Ali se ne bih apsolutno složio sa time da je jedan od razloga stajališta ili stavova prema ovom izvješću nekoordinacija s drugim tijelima jer ta koordinacija ide svakodnevno i u kontinuitetu. A ako smo u tom smislu mislili na ovaj recentni slučaj, aferu ili kako god možemo nazvati sa uvaženim Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa reći ću nešto o tome na samom kraju. Od strane nekoga od zastupnika sad da ne bih slučajno pogriješio bilo je upitno iznos proračunskih sredstava odnosno ne utrošak plana Proračuna za 2014. Naime, ovdje se radi o moram napomenuti mada nisam mislio ja sam ravnatelj agencije od travnja mjeseca 2014. godine. Ali nije to toliko važno, podnosio sam prošle godine i za 2013. gdje uopće nisam bio fizički prisutan ali nekako to se može premostiti i idemo dalje raditi, i to je to, jel' Htio sam samo reći da su planirana sredstva za 2014., naravno morala su biti planirana prije, u biti ne utrošena iz razloga toga jer je dio sredstava negdje cca u iznosu 530 tisuća kuna bilo planirano za zapošljavanje nekoliko novih ljudi zaposlenika u smislu popune postojeće važeće sistematizacije. Kako je odlukom Vlade RH ustvari došlo do ograničenja u smislu zapošljavanja novih ljudi ta sredstva koja su bila planirana na bazi plaća, rashoda za plaće su naravno ostala neutrošena. Još jednu sitnicu bih dodao vezano za inače proračun agencije, vjerujem da vam je poznato, ako slučajno nije evo iz agencije se faktički izdvojio povjerenik za informiranje kao novo tijelo, novonastalo tijelo i za pokretanje i start tog tijela ustvari odvojeno je od sredstava agencije negdje 1 milijun i 600 tisuća kuna za tu godinu. Pa se tu sada nalazi te dvojbe oko samih iznosa i oko samog proračuna. Što se tiče napomene da li postoji i da li se provodi unutarnja kontrola odnosno svojevrsna revizija u samoj agenciji, da provodi se. Svake godine Vladin ured za reviziju provodi reviziju poslovanja, daje o tome svoje mišljenje. Evo nedugo je pristiglo i završno mišljenje, sasvim pozitivno vezano za poslovanje od strane Vladinog ureda za reviziju. Apsolutno bi se složio i podržao sve navode koji se tiču povećanja poboljšanja i uvjeta i sredstava kad je u pitanju edukacija široka osobito onih vulnerabilnih skupina odnosno mladih, djece i mladih kako bi što odgovornije zajedno sa školama, obrazovnim institucijama, roditeljima itd. istaknuli i akcentirali potrebu odgovornosti na svakom pojedincu a i društvu u cjelini kad je u pitanju zaštita osobnih podataka osobito u eri evo svi znamo izloženosti, ovolike izloženosti svih pojedinaca i društva u cjelini modernim tehnologijama. Spomenuto je u jednom od izlaganja ali htio bi dobronamjerno naglasiti ovdje očito poštovani gospodin zastupnik nije obuhvatio jednu cjelinu odnosno službenik za zaštitu osobnih podataka nije službenik agencije nego službenik voditelja zbirke a po zakonu o zaštiti osobnih podataka voditelji zbirki su sve pravne institucije, javna državna tijela, pravne osobe sve. I odgovornost za zaštitu osobnih podataka u okviru rada i djelovanja svih tih institucija odnosno pravnih osoba upravo leži na samom voditelju koji određuje službenike koji se brinu o zaštiti osobnih podataka. Agencija kao što smo i uvodno istakli je i osnovana zbog toga da nadzire provedbu zaštiti osobnih podataka. Te službenike imenuje voditelj zbirki i njegove nadležnosti su striktno propisane u stvari člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka. Slijedeće što je bilo istaknuto, mislim da je uvaženi zastupnik Borić spomenuo u dva navrata tužbu prema EU. Ja bih samo htio reći da nije agencija podnijela nikakvu tužbu nikome, nego je na bazi odnosno kao kaprodukt svih onih događaja koji su započeli puno prije nego 4.svibnja upitala pismo Europskoj komisiji što je bila naravno u obvezi izvijestiti o događajima. Europska komisija koliko je nama poznato postavila pitanja Vladi o bezrazložnoj smjeni čelnika promatrajući to kao u biti atak na neovisnost jednog neovisnog tijela. Postupak je u tijeku, ja ne mogu ništa dalje u vezi s time reći, ne mogu prejudicirati kako će završiti i što će tu biti. Iskazani su problemi glede zlouporabe, odnosno marketinga pa i u smislu i političkog marketinga osobito neželjenog koji se ustvari događa u vrijeme, prije, za vrijeme i neposredno poslije različitih izbora koji se kod nas događaju i odvijaju. Tada zaprimamo pojačano pojačan broj obraćanja građana agenciji i rješavamo sukladno zakonskim mogućnostima i sukladno propisima i rješavamo na način kao i sve druge predmete koji ulaze u nadležnost i djelokrug rada agencije. Htio bi reći da smo neposredno prije zadnjih parlamentarnih izbora slijedom saznanja i ranijih iskustava u dogovoru sa Državnim izbornim povjerenstvom i to smo i učinili izdali odgovarajući set preporuka u tom smislu, znači preporuka svim akterima izbornog procesa o poželjnom ponašanju slijedom izborne promidžbe koja je regulirana odgovarajućim zakonima i tu nema ništa sporno. Upravni sporovi također je bilo problematizirano. Dakle, relativno mali broj upravnih sporova imamo i moram stvarno ponovno naglasiti za sada prema svim podacima uspješno prolazimo kroz tu priču mada moram spomenuti da ne želeći atakirati na spor sudova ali traju, jednostavno ti sporovi traju i za nekakva rješenja koja smo donijeli u 2014.i danas dan nisu završeni, pokrenuti su a nisu završeni sporovi. Mi nikad ne prejudiciramo niti polemiziramo o odlukama sudova. Složio bi se da je nadzor jedna od najvažnijih funkcija i doista kao što sam i u izlaganju naglasio da težimo nadzornu funkciju staviti u potpuno u proaktivnu razinu tako što ćemo težiti planski po službenoj dužnosti na jedan, po jednoj sektorskoj podjeli recimo u financijskom, obrazovnom, bilo kojoj razini djelovanja provoditi odgovarajući nadzor i sukladno obavijestima kojima raspolažemo i utvrđivati postojanje ili nepostojanje ugroze glede zaštite osobnih podataka. Moram reći da je nekako svih godina ovaj dio sankcija u biti, agencija ne može izricati sankcije nego podnijeti optužne prijedloge nadležnim tijelima, u prvom redu prekršajnim sudovima a u određenim situacijama ukoliko je to potrebno eventualno, ukoliko tijekom rada dođe do spoznaja o sumnji na počinjenje kaznenog djela obavještava o tome policiju odnosno državno odvjetništvo. U odnosu na optužne prijedloge, da bilo ih je samo 6 jer to ne znači da nije prekršaja bilo više ali je to krajnja mogućnost kojoj pribjegavamo za sada iako težimo da one voditelje zbirke koje se ogluše o naloge, odnosno rješenja ili pravorijeke agencije da pravovremeno i dostavimo o tome odgovarajuće prijedloge nadležnom sudu. Jedno od pitanja što radi 28 ljudi bilo je, a čini mi se da je uvaženi zastupnik samo jednu sekvencu iz izvješća uzeo u obzir oko određenih prijedloga, mišljenja itd. Jako puno je da tako kažem uvjetno govoreći proizvoda agencije svakodnevno i mislim definitivno ne mogu se složiti s time da ljudi tamo rade vrijedno svoj posao i svakodnevno vrlo uporno vjerujte podkapacitirano ali ipak evo uspijeva se udovoljiti onoj zakonskoj obvezi odnosno svrsi postojanja takve agencije. I sada bih se samo kratko referirao ukoliko mi se dozvoli. Vrlo je problematiziran taj slučaj iz 2015., znači ovdje povezan sa ovom diskusijom odnosno sa ovom temom, ali mislim da treba reći i evo ja ću to izreći ovdje, s time da bih naglasio od trenutka kada je ta tzv. afera izbila u javnost, mene osobno niti bilo koga iz agencije od zaposlenika, rukovoditelja itd., nitko, ni jedna osoba iz političkog, iz državnog sustava nije priupitala barem kurtoazno a što se to dogodilo. Znači ni usmeno, ni pisano, ni ništa, ništa, ništa. Pa to je moj nekakav možda odgovor na to da li sam kao čelnik agencije legitiman ili ne. Pa odgovor je sljedeći, valjda jesam. Nitko me nije razriješio funkcije što ne znači da sutra neće biti drukčije. Ali mislim, vrijedno je to reći. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je sazvalo konferenciju za medije, uklonilo sve, dakle sva izvješća odnosno imovinske kartice dužnosnika sa interneta tvrdeći javno, to se možete uvjeriti da to čini zbog rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka što definitivno nije istina. Spomenuta izjava i uklanjanje kartica rezultirala je tada stvarno evo moram iskreno reći neizdrživim medijskim linčem, ja sam se osjećao nevjerojatno. Naravno htjeli ne htjeli i politički se to garnira pa onda to tako izgleda. Jer su kažem agenciji potpuno neosnovano imputirane određene radnje i propusti. Prvo da je naložila uklanjanje imovinskih kartica što je notorna neistina i o tome postoje dokazi i svi materijali. Možete koga osobno interesira slobodno pogledati na stranicama agencije sve je objavljeno, sve je transparentno, sva komunikacija i prema Hrvatskom saboru, prema klubovima, prema svim zastupnicima, prema europskim predstavnicima, našim europskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Nikakve veze sa agencijom nema. I druga, druga optužba, možemo to tako reći kaže da je agencija naložila skrivanje podataka dužnosnika što također naravno nije točno. Agencija je provodeći svoje zakonske ovlasti još u veljači prošle godine 2015. ukazala povjerenstvu na propuste u imovinskim karticama. Imovinske kartice dužnosnika su bile nepotpune, neujednačene, nisu uopće sadržavale relevantne podatke, ne znam od imovine do drugih podataka. A s druge strane neke su sadržavale privatne osobne podatke koji nisu bili propisani Zakonom o sprječavanju sukoba interesa da se javno objavljuju tadašnjim zakonom. Agencija je stoga pokušala održati i sastanak sa predstavnicima povjerenstva te u dobroj vjeri ukazati na spomenute nepravilnosti a kada se na posljetku nakon tako što bi rekli prijateljskog nagovaranja, kada se na posljetku sastanak i održao, povjerenstvo, dakle članovi povjerenstva nije postojao niti jedan pravno utemeljeni argument agencije. Niti jedan. 20.4.2015. agencija je donijela rješenje sukladno zakonu. Dakle rješenje je potpuno zakonito kao pravni akt koji smo sličnih smo donosili i prije i poslije itd. Dakle pravni akt protiv kojeg je moguće pokrenuti upravni spor, tako zakon kaže. Međutim, umjesto da se pokrene upravni spor, što je potpuno legitimna priča, 4.5. se sazivaju konferencije, sve se to događa sa tvrdnjom da rok od 8 dana koji se u rješenju spominje da se ti korigiraju, u minimalnim iznosima da se korigiraju ti podaci, da je to nedovoljno itd. I da objava imovinskih kartica, da se dakle objava uskladi sa rješenjem agencije da bi potom u roku od 4 dana nakon toga čim je agencija znači otklonila bilo kakvu poveznicu i odgovornost za samo to uklanjanje vratila natrag na Internet prilagođavajući ih rješenju agencije. I unatoč rješenju agencije objava imovinskih kartica i dalje je bila nepravilna i nepotpuna budući je njihova inicijalna objava od strane povjerenstva bila nesukladna zakonu. Zbog toga je i doneseno rješenje. Što dalje o tome reći? Dakle, bez obzira na atak tada tako je to doista izgledalo ja stvarno nikog osobno ne bih u tom smislu apostrofirao, nego jednostavno je to bilo tako, atak na samu agenciju, na korektan i pošten rad zaposlenika agencije jer takvo rješenje donosi stručne službe, ne donosim ga ja osobno i bilo koji pojedinac. Mi smo poklonili se, nastavili raditi svoj posao sasvim normalno kao što trudimo se svakodnevno raditi. Legitimitet dakle čelnika po nama nije upitan jednostavno zbog toga što nije došlo do razrješenja. Samo bih se vrlo još kratko osvrnuo na spajanje, pripajanje, ukidanje itd. Naravno, odrasli smo ne pa znamo i po medijima i po svim i elektronskim pisanim itd. Već dugo vremena se govori o restrikcijama, ukidanjima itd. O.k. slobodno, apsolutno se nemamo namjeru povinovati odnosno nemamo namjeru usprotiviti odlukama osobito ne odlukama ovog Visokog doma. Međutim, htio bih naglasiti da treba dobro voditi računa o toj inicijativi jer se naprosto spajanje, pripajanje ovakve agencije ne bi trebalo dogoditi, spojiti bilo kojem drugom tijelu, bilo kojem ministarstvu, jer bi to bilo izravno kršenje Direktive 95/46 Europske zajednice kao i Konvencije 108 Vijeća Europe koju je Hrvatska potpisala, ratificirala u kojem se izrijekom navodi ovakvo tijelo i baš nazivom agencija mada naziv sam ni po čemu ne znači ništa, može se svati i ured, može se zvati i povjerenstvo, može se zvati bilo kako to je sad stvar jednostavno nečeg drugog. Dakle, konvencije koje je faktički međunarodni ugovor i iznad je nacionalnog zakona.

Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijali su objavljeni na službenim stranicama Hrvatskog sabora. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća odbor je primio na sjednici. Evo želi li predstavnik podnositelja dati dodatno izvješće? Evo pozdravljam gospodina Ivana Klešića, glavnog državnog revizora. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni zastupnice i zastupnici. Najprije mi dozvolite da vas sve srdačno pozdravim i prije svega da vam čestitam na izboru za zastupnike u ovom Visokom domu. Prema Zakonu o Državnom uredu za reviziju glavni državni revizor izvješćuje Hrvatski sabor jednom godišnje o radu ureda. U skladu s tim Saboru je dostavljeno izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu. Poslovi ureda, vrst revizije, subjekti, predmeti revizije utvrđuju se godišnjim programom i planom rada. Programom i planom rada za 2015. godinu bili su obuhvaćeni svi subjekti za koje je odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine, a to su Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, te političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Osim ovih revizija isključivo na temelju zakonom utvrđenih kriterija planirane su i revizije proračunskih korisnika državnog proračuna, revizije proračuna lokalnih jedinica izvanproračunskih korisnika neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, javnih ustanova u kulturi, lučkih uprava, te revizije učinkovitosti, reviziju učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina, upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj, financiranja izgradnje i upravljanja sportskim dvoranama, javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, upravljanje imovinom u vlasništvu lokalnih jedinica i provedbe strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj do 2020. godine. Osim toga, ured je planirao obaviti posebne revizijske postupke provjere izvršenja naloga i preporuka danih u ranim revizijama, te obaviti uvid u financijske izvještaje i izvan parlamentarnih političkih stranaka i članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Što smo obavili u ovom izvještajnom razdoblju?

Dakle, obavili smo 273 revizije, od toga 237 financijskih revizija i 36 revizija učinkovitosti. U okviru financijskih revizija obuhvaćen je državni proračun i njegovih 18 korisnika, 86 proračuna lokalnih jedinica, 64 javne ustanove u kulturi, 16 drugih subjekata, 14 lučkih uprava, 30 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica. U 86 ili 36,3% financijskih revizija izraženo je bezuvjetno mišljenje, u 146 ili 61,6% uvjetno te u 5 ili u 2,1% nepovoljno mišljenje. nepovoljno mišljenje izraženo je za Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, županijsku Lučku upravu Rab, autohtonu Hrvatsku seljačku stranku i bošnjačku Demokratsku stranku Hrvatske. O Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2014. godinu izraženo je uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima i poslovanju proračunskih korisnika izražena su 4 bezuvjetna, 13 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje. Revizijom su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje i financijsko izvješćivanje, prihode i potraživanja, rashode, upravljanje državnom imovinom, državna jamstva, dug državnog proračuna te javnu nabavu. U revizijama za 86 lokalnih jedinica izraženo je 18 bezuvjetnih te 68 uvjetnih mišljenja. Revizijom su utvrđene nepravilnosti u gotovo istim područjima kao i kod korisnika državnog proračuna a odnose se na planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode i potraživanja, rashode i obveze, upravljanje imovinom i javnu nabavu. Nadalje, revizijom smo tijekom protekle godine obuhvatili i 16 drugih subjekata i to 7 korisnika državnog proračuna, 5 korisnika proračuna lokalnih jedinica, 2 izvanproračunska korisnika, 1 neprofitnu organizaciju i 1 trgovačko društvo. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju izraženo je 8 bezuvjetnih i 8 uvjetnih mišljenja. Kao što sam već i ranije naglasio ured je u ovom izvještajnom razdoblju obavio i 36 revizija učinkovitosti kojima je obuhvaćeno 125 subjekata. Za financiranje programa nevladinih udruga i ustroj nacionalnih manjina na temelju revizijom utvrđenih činjenica ocijenjeno je da nije u potpunosti učinkovito. Za upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u RH ocijenjeno je da je djelomično učinkovito. Financiranje izgradnje i upravljanje gradskom sportskom dvoranom u Varaždinu, sportskom dvoranom Arena Zagreb, sportskom dvoranom Gradski vrt Osijek, sportskom dvoranom Žatika Poreč te sportskom dvoranom Višnjik Zadar ocijenjeno je da je djelomično učinkovito dok je financiranje izgradnje i upravljanje sportsko-poslovnim centrom Lora Split ocijenjeno da je neučinkovito. U Financijskoj agenciji središnjeg kliničkog depozitarnog društva ocijenjeno je kao učinkovit ali su potrebna određena poboljšanja dok je u društvima HŽ Cargo, HŽ infrastruktura i HŽ putnički prijevoz i Narodne novine ocijenjeno da sustav javne nabave nije učinkovit i da su potrebna značajna poboljšanja. Vezano uz reviziju učinkovitosti, sprječavanja i otkrivanje prijevara ured je ocijenio da je 7 društava poduzimalo potrebne aktivnosti kako bi spriječilo i otkrilo prijevare. 84 društva su poduzimala aktivnosti za sprječavanje i otkrivanje prijevara pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a 15 društava nije poduzimalo potrebne aktivnosti te su potrebna značajna poboljšanja. Osim financijskih revizija i revizija učinkovitosti ured je u ovom izvještajnom razdoblju obavio i provjeru izvršenja naloga i preporuka kojim je obuhvaćeno 406 subjekata za koje je obavljena revizija u ranijim godinama. Provjerom je utvrđeno da je izvršeno ili je u postupku izvršenja 70,8% naloga i preporuka uz napomenu da je u posljednjih 5 godina postotak izvršenja povećan sa 50 na 70% što je jako dobro i to nas raduje u Državnoj reviziji. Nadalje, obavili smo i 141 uvid u financijske izvještaje i to za 40 izvanparlamentarnih političkih stranaka i 101 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Sva izvješća o obavljenim revizijama dostavljena su Hrvatskom saboru a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama objavljene su i na mrežnim stranicama ureda. Kao i ranijih godina i tijekom 2015. godine ured je surađivao prije, u tijeku i nakon obavljene revizije s pravosudnim i drugim državnim tijelima. Razmijenjeni su dokumenti i izvješća za 92 predmeta s Državnim odvjetništvom, Ministarstvom unutarnjih poslova te sudovima. Za potrebe obavljanje revizije ured je surađivao i s Državnim izbornim povjerenstvom. Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi kroz razmjenu stavova, iskustava i stručne literature. Posebno bih istaknuo suradnju s Europskim revizorskim sudom. Za obavljanje svih poslova ureda kojeg čini središnji ured i 20 područnih ureda u sjedištima županija sistematizirana su 343 radna mjesta, a u siječnju 2016. imali smo popunjeno 269 radnih mjesta. Od navedenog broja 227 zaposlenika obavlja poslove revizije, dakle 74 radna mjesta nisu popunjena i to zbog zabrane zapošljavanja i odlaska zaposlenika u mirovinu ili u druge institucije. Tu moram posebno naglasiti to je naš veliki problem što u slijedećih 2,5 godine 27 ljudi odlazi u mirovinu, radi se o doista iskusnim revizorima. Ulaskom RH u EU proširen je opseg posla ureda koji se odnosi na potrebu pojačane zaštite financijskih interesa EU te jačanjem nadzora nad provedbom mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem smanjenja prekomjernog deficita. Veći opseg poslova zahtjeva jačanje kapaciteta ureda što podrazumijeva povećanje broja zaposlenika s posebnim znanjima i vještinama. Zbog navedenog a u skladu sa nacionalnim programom reformi za 2015.godinu i planom jačanja kapaciteta Državnog ureda za reviziju potrebno je popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta što bi pridonijelo ostvarivanju općeg cilja ureda i jačanju zaštite financijskih interesa RH i EU. I na samom kraju možda mi samo dozvolite nekoliko riječi o međunarodnim aktivnostima ureda. Zajedno sa kolegama iz Državne revizije Poljske obavljamo twinning projekt u Republici Albaniji.

Dvoje kolega su članovi Revizijskog odbora NATO-a, a jedna pomoćnica glavnog državnog revizora je do 12 mjeseca prošle godine obavljala funkciju predsjednika Revizijskog odbora Eurocontrola, dakle zaštita zračnog prometa u Europi. I moram na kraju još jednu riječ, još nešto reći a to je da je Europski revizorski sud izabrao Državni ured za reviziju RH tome se pridodao i Državna revizija Poljske za obavljanje jedne paralelne revizije. To je prvi put u povijesti Europskog revizorskog suda da oni rade jednu reviziju sa nekom vrhovnom državnom revizijskom institucijom. Pao je dakle izbor na nas, mi smo zbog toga, to je veliko priznanje za naš ured, ali naravno i velika obaveza i mi smo uvjereni da ćemo i to vrlo profesionalno i kvalitetno obaviti. Hvala. Želi li predstavnik podnositelja, pardon odbora preuzeti riječ? Onda otvaramo raspravu. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa on je bio đentlmen uvijek, dame imaju prednost.

Dobro u ovim poslijepodnevnim satima možemo se malo i šaliti. Hvala potpredsjedniče. Glavni državni revizoru sa suradnicima i suradnicama, kolegice i kolege kontinuirano godišnje pratimo izvješća Državnog ureda za reviziju i moram reći da su to rijetka izvješća koja dobivaju visoke ocjene u Hrvatskom parlamentu. U 2014.godini revidirano je kao što je rečeno 237 subjekata od toga mišljenja koje daje Državni ured za reviziju 36% su bezuvjetna, 62% uvjetna a 2% još uvijek nepovoljna. Ocjenjujemo da imamo spori rast subjekata koji se revidiraju i koji dobivaju bezuvjetna mišljenja jer u ovih 62% subjekata koja dobivaju uvjetna mišljenja kontinuirano desetak i više godina dobivaju jednaku ocjenu pa bi trebalo malo kod tih subjekata analizirati što je to što utječe da ne mogu otkloniti određene nepravilnosti. Kod uočenih nepravilnosti iz godine u godinu ponavlja se jedno te isto, možda u manjem obujmu kod manje revidiranih subjekata ali to se još uvijek odnosi na planiranje, na računovodstveno poslovanje, financijsko izvještavanje, evidenciju prihoda i rashoda, upravljanje imovinom, jamstvima, državnim dugom i oko javne nabave. A od nekih od tih područja imamo i posebna izvješća o kojima ćemo raspravljati idući tjedan. Također, revizija upozorava na nedostatnu kontrolu namjenskog trošenja sredstava koja se daje za subvencije, dotacije, pomoći za financiranje određenih programa i projekata ukazuje na to da se najčešće to provodi samo na temelju dostupne dokumentacije a premalo je kontrole samim uvidom na terenu i mislim da to više ne treba ubuduće uvažavati. Državni ured u ovom izvješću konstatira manjkavost i sporost evidencije državne imovine iako i ovdje imamo napredak u odnosu što je revizija konstatirala ranijih godina kad nismo imali niti uspostavljeni registar, niti strategiju upravljanja i praktički država uopće nije znala kojom imovinom raspolaže. Državni ured u sve većem obuhvatu uz svoju osnovnu reviziju radi i reviziju učinkovitosti, takvih je 36 revizija u 2014. godini ali to radi i kod drugih subjekata koje revidira i ne navodi posebnu reviziju učinkovitosti što je najkvalitetniji dio revizije jer ukazuje na ekonomičnost i svrsishodnost korištenja javnog novca. Mislim da premalo analiziramo upravo ovaj segment izvješća državne revizije jer to treba koristiti i kao iskustvo za budući rad. Uz uobičajene godišnje revizije u 2014. ured je izvršio i reviziju sprječavanja i otkrivanja prijevara kod 106 trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica i tu imamo dosta loš nalaz. U svega 7 društava konstatira se da se poduzimaju sve potrebne aktivnost s ovog područja. U 84 takvih društava nema dovoljnih aktivnosti a čak u 15 se ne poduzimaju nikakve aktivnosti na sprječavanju i otkrivanju prijevara. Nekoliko riječi o najčešćim nepravilnostima na koje ukazuje ured. Kod planiranja konstatiraju da je došlo do probijanja roka za donošenje planskih dokumenata, za donošenje proračunskih propisanih, koji su propisani Zakonom o proračunu pa navode da su upute za izradu strateških planova strategije i Vladinih programa za trogodišnje razdoblje i smjernice ekonomske i fiskalne politike. I posljedica toga je onda bilo kašnjenje dostave prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Želim ovdje ukazati da je to i godina kada Hrvatska se nalazi u sustavu prekomjernog deficita i ekonomske neravnoteže i kada je Vlada bila u obvezi po prvi puta sačiniti i dodatne dokumente koji su rađeni početkom godine i trebali biti dostavljeni Europskoj komisiji. Odnosi se na program konvergencije i Vladin program reformi. I mi smatramo da je dobro konstatirano u izvješću da dobro planiranje ima značajan utjecaj na upravljanje likvidnošću državnoga proračuna. I kod računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja ponovno se konstatira evidentiranje prihoda i rashoda prema modificiranom računovodstvenom načelu što znači obveze se evidentiraju po nastanku, prihodi po raspoloživosti ali da to nije primijenjeno kod svih korisnika, da su najčešće evidencije rashoda po plaćanju i na takav način se određene obveze prenose u iduću godinu. Još uvijek se ne poduzimaju dostatne mjere za naplatu pojedinih potraživanja. Posebno se ovdje ističe problem koncesija pa i državni ured a i ono što smo mi ovdje u Parlamentu u raspravama govorili ponovo kaže da bi trebalo odnosno sam ured je i naložio donošenje pisanih procedura radi ujednačavanja postupanja. Zapravo čini se da ipak u jednom dijelu što se tiče upravo ovakvih primjedbi koje daje državni ured a odnose se i na računovodstveno poslovanje i na planiranje zapravo problem stručnosti administracije koja radi na tom području i tu bi trebalo ujednačiti odnosno možda imati i dodatna savjetovanja kako bi se ujednačili rad u, i u svim ministarstvima ali i u lokalnim zajednicama. Dalje, govori se o upravljanju državnom imovinom, već sam rekla da ovdje je izraženo i nepovoljno mišljenje a prije svega se to odnosi na to što ured ukazuje na nepravilnu diobu završne bilance i agencije između DUDI-ja i CERP-a što je tada imalo za posljedicu i nerealno iskazane pozicije što može prema njima uputiti i na rizik naplate prihoda od imovine. Tako da je mišljenje državnog ureda da nisu osigurani svi preduvjeti za učinkovito upravljanje. Kod državnih jamstava nemamo više onih primjedaba i kod državnog duga da nemamo svu evidenciju ali i tu se ukazuje na određene manjkavosti koje treba u narednom razdoblju ispraviti. Što se tiče javne nabave, revidirano je 742 ugovora u vrijednosti od 2,8 milijardi. I ovdje vidimo napredak u smislu da nema više onih osnovnih primjedaba oko natječaja i nekih problema koji su se javljali u prijašnjim izvještajima. Za nas je zanimljivo izvršavanje naloga i preporuka jer tu smo imali prema revidiranim subjektima i mi najviše primjedaba jer se one uglavnom u godinu dana nisu izvršavale čak i one koje je moglo se ispraviti u nekoliko mjeseci. Tu je učinjen znatan napredak u zadnjim godinama. Tako npr. u 2011. imali smo još evidentirano 50% naloga i preporuka koje nisu izvršavane dok je to u 2014. 30% Ocjenjujemo još uvijek puno ali napredak je osjetan. Mi u klubu SDP-a podržavamo rad Državnog ureda za reviziju, glasati ćemo za njihova izvješća ali i mi se pridružujemo onom upozorenju koje je dato u izvješću da su ovdje potrebni visoko stručni ljudi koji ne mogu se naći na slobodnom tržištu pogotovo ne uz uvjete koje im pruža državna služba da će u jednom segmentu u kratkom vremenu dio ljudi odlaziti u mirovinu i da je ovdje potrebno voditi računa da se pravovremeno popune ta mjesta. Imamo jednu repliku na ovo izlaganje, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine, potpredsjedniče. Poštovana kolegice Zgrebec, kada smo u Saboru, čini mi se tijekom 2013. godine donosili Zakon o upravljanju državnom imovinom, tada je bilo niz, izrečeno od strane vladajućih niz kritika na metodologiju i način upravljanja državnom imovinom koju su oni naslijedili. Nakon što je zakon donesen više puta smo u Saboru čuli od Vlade kako je registar državne imovine uspostavljen, kako je izvršena procjena nekretnina u vlasništvu države i kako praktično prvi puta država može i zna s kojom imovinom raspolaže i koja je vrijednost te imovine. Iz izvješća Državnog ureda za reviziju vidimo da 2014. godine nije uspostavljen registar, nije donesena uredba o državnoj imovini, niti je izvršena procjena. Dakle, to nije u skladu sa onim što su govorili predstavnici Vlade, pa možemo najblaže reći da nisu govorili istinu. No nije to samo slučaj bio u toj godini u 2014. Iz ovog se izvješća vidi to i sami možete pročitati, da uredba nije donesena ni do sredine 2015. godine, pa onda pretpostavljam da nije donesena ni do danas, niti da je izvršena procjena cjelokupne državne imovine za koju je zadužen Središnji državni ured. To sam samo htio navesti kako smo više puta u ovoj sabornici slušali od vladajućih kako je potpuno sređena imovina, državna imovina kojom raspolaže Središnji državni ured za razliku od onih prijašnjih kako se to govorilo koji nisu mogli niti suvereno upravljati, niti vladati imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

On je konstatirao da ne da nema registra, nego da on nije još uvijek usklađen sa zakonom koji smo donijeli. Prema tome i uredba nije bila donešena. Činjenica je i točno je da smo prvi puta raspravljali o registru, imali smo ga ovdje na raspravi, imali smo i Strategiju upravljanja državnom imovinom. Ja ocjenjujem da i Državni ured za reviziju ocjenjuje da ovdje postoji napredak unatoč tome što su dali i nepovoljno mišljenje i određene primjedbe upravo stoga što ranijih godina nismo imali uopće ni cjelovit niti manje cjelovit popis imovine. Imali smo jedan dio imovine koji je bio posljedica, državne imovine koji je bio posljedica privatizacije i koji se nalazio u Fondu za privatizaciju, ali i on je bio nepotpun i o njemu nikada nismo mogli sa sigurnošću konstatirati da je to točno onakav dio imovine koliko je tamo bilo prikazano. Prema tome, ja se nadam i ocjenjujem da će se uzeti u obzir ovo što je Državni ured rekao da ćemo u 2015. godini imati veći jedan napredak, a da ćemo iza toga sam registar i način upravljanja državnom imovinom imati pod kontrolom.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Javlja se kod čovjeka dvojak osjećaj kad ima ovakvo izvješće pred sobom. Jedno je osjećaj zadovoljstva što su izvješća iznimno visoke kvalitete napravljena i drugi osjećaj mučnine zbog nalaza na koje, koje utvrdi Državna revizija. Ali bi trebalo doći vrijeme da se ozbiljnije raspravi jednog dana o nalazima Državnog ureda za reviziju. Mislim da se do sada tomu nije posvećivalo dovoljno pozornosti. Bio sam jedan od rijetkih prije 7, 8 godina koji je kritički se osvrtao na rad Državnog ureda za reviziju, a danas osjećam posebno zadovoljstvo da mogu pohvaliti rad Državnog ureda za reviziju, jer to je jedna od rijetkih institucija koja kontinuirano napreduje, jedna od rijetkih institucija koja može bit na ponos Republici Hrvatskoj zahvaljujući predanom profesionalnom i stručnom radu svih u Državnom uredu za reviziju. Ali mora nas zaokupiti i okupirati naše misli ono što državni ured utvrdi, što nađe a što se uporno prešućuje, zaboravi, nedovoljno prezentira i kao da nema koristi.

Niti jedna ozbiljnija odluka koja se tiče proračuna državnog ne bi smjela biti donesena bez sustavne analize izvješća Državnog ureda za reviziju, jer ona upućuju na mnogo što. Samo koliki je opseg posla. 237 financijskih izvješća i ukazuju na da je napredak kod korisnika proračunskih sredstava, da je više u postotku otklonjenih nepravilnosti i uvaženih preporuka. Ali ipak ne možemo bit zadovoljni da nakon 25 godina imamo samo 36,3% bezuvjetnih mišljenja, a čak 61,6% uvjetnih mišljenja imajući u obzir na blagonaklonost i vrlo blage kriterije u ocjenjivanju Državnog ureda za reviziju. Imamo u ovom slučaju i 5 negativnih, nepovoljnih mišljenja. Vrijedno ih je spomenuti.

Ima sigurno još, s obzirom na dva kriterija i vrijednosnog ali i kriterija pojavnosti moglo je slobodno Ministarstvo kulture biti ocijenjeno i drukčijom ocjenom jer je tamo bilo pojava koje se ne smiju događati. Nije bitna vrijednost ni iznos nego pojavnost. Takvih pojava nije smjelo biti.

Znači, ne za vrijeme prethodne Vlade nego one Vlade još jedne prije. To piše Državna revizija. Zamislite takav iznos javnog duga, takav udio u BDP-u, takav rast, eksplozija javnog duga a nema Strategije upravljanja javnim dugom uopće. To piše i ne izaziva nikakav osjećaj kod odgovornih.

Kod lokalnih jedinica, samo dvije, tri stavke. pojedine lokalne jedinice nisu obavile popis imovine i obveza. Znači da imamo lokalnih jedinica koje nisu, nemaju popis ni obveza ni imovine. Rashodi se ne evidentiraju načelom nastanka događaja nego novčanim tijekom. To tko imalo razumije računovodstvo zna koliko je to odstupanje od normalne procedure. Revizija javnih ustanova u kulturi, ustanove su davale u zakup poslovne prostore bez provedenog javnog natječaja i bez suglasnosti osnivača ili vlasnika te nekretnine. Pojedine prostore koriste zakupoprimci i nakon isteka ugovora. Kod pojedinih ustanova rashodi za ugovore o autorskom djelu i ugovore o djelu su ostvareni u gotovo jednakim iznosima kao i rashodi za zaposlene. Potpuno neprirodna situacija. Bez primjene propisanih postupaka javne nabave samo u kulturi je nabavljeno roba i usluga u vrijednosti iznad 13 milijuna kuna, skoro 14 milijuna kuna bez provedene javne rasprave. Imamo čak i kod revizije lučkih uprava biser da kod pojedinih lučkih uprava naplata prihoda od lučkih pristojbi obavlja se na način da lučka uprava prijevozniku ispostavlja mjesečno račune na temelju dostavljenih izvješća brodara koja sadrže iznos naplaćene lučke pristojbe ali ne i podatke o broju prevezenih putnika i vozila te ukupnoj vrijednosti prodanih karata. Faktura, a nema ni broja putnika, ni broja karata. I tako iz godine u godinu. I tako naš dug raste, čelnici isti, a greške sve veće i veće. Nameće se nekoliko pitanja za raspravu. Koja je uloga Državne revizije? Koja je svrsishodnost rasprave o izvješćima uopće?

Primjerice na odboru kad se raspravlja o evo ovima recimo koji imaju nepovoljno mišljenje i toliko nepravilnosti utvrđeno u svim demokratskim zemljama svijeta na matičnom odboru se pozovu čelnici tih ustanova i moraju odgovarati na sva pitanja koje im članovi odbora postavljaju. I ne izlaze iz sobe za sastanke, iz dvorane za sastanke dok ne odgovore pa taman trajalo i 12 sati. A mi raspravljamo o Državnom uredu za reviziju na odboru a nema predstojnika državnog ureda, nema nitko dati odgovore na pitanja. Tu praksu moramo naći načina kako je mijenjati. Da oni koji ne otklanjaju nepravilnosti i ne uvažavaju preporuke ni nalaze Državne revizije da moraju odgovarati ako ne već u saborskoj raspravi onda na matičnom radnom tijelu, na odboru, na sva moguća pitanja. I da budu sretni ako ih se pohvali ali da se i preznojavaju ako imaju pitanja na koja im je neugodno odgovarati. Sudjelovao sam u nekoliko zemalja na takvim raspravama, promatrač sam bio ali mi smo daleko još od toga, ali mislim da moramo mijenjati tu praksu. Jer propusti su godinama isti i uvijek ista priča. Nema nikakvog razloga da nakon 25 godina većina državnih institucija ne dobije bezuvjetno mišljenje, nema nikakvih razloga samo ako su čelnici osobe koje su sposobne, dovoljno imaju znanja i iskustva i imaju odnos ispravan prema onom čime upravljaju. Evo nalazi Državne revizije čak ima i Ministarstvo financija to, ali nije prihvatilo. Ovo je dokument Ministarstva financija, kaže: "Državni ured za reviziju u izvješćima o provedenoj reviziji upozorava na velike razlike u iznosu materijalnih rashoda po zaposlenom, između proračunskih korisnika se kreće od 20 tisuća do 400 tisuća." Isti troškovi, materijalni troškovi, telefon, energija, struja, prijevoz. Primjerice Državni ured za reviziju ima 20 tisuća kuna materijalnih troškova po zaposlenoj osobi. Ali Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima 80 tisuća materijalnih troškova po zaposlenom. I nameće se potreba standardizacije da se utvrde standardi za pojedine vrste rashoda što bi bilo logično. I na to upozorava već Državna revizija godinama i evo sad je u službenom obliku dala pa je vrijeme da je poslušamo.

Financijska izvješća ne iskazuju njihovu objektivnu i istinitost rezultata poslovanja. Znači imamo zapravo krivotvorena financijska izvješća kad oni objektivno istinito ne prikazuju poslovanje. Ne iskazuju ni istinito ni objektivno stanje imovine i obaveza. Poslovanje nije usklađeno sa zakonima i propisima. Poslovne knjige ne osiguravaju podatke o stvarnom stanju imovine kojom upravlja DUUDI a koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici na nekretnine, potraživanja i slično. U poslovnim knjigama DUUDI-a evidentirana vrijednost dionica i udjela kojim upravlja DUUDI je 16,6 milijarda kuna manja nego je u registru. Potraživanja temeljem ugovora za godišnje naknade za pravo građenja, pravo služnosti ili zakup zemljišta nisu naplaćivana ili se djelomično naplaćuju ili se čak ne evidentiraju uopće. Znači nastane potraživanje temeljem godišnje naknade za pravo služnosti ili zakup zemljišta a onda se to potraživanje uopće ne evidentira. Rashodi za intelektualne usluge prema propisima ne smiju prelaziti 2% od ukupnih rashoda na plaći u DUUDI-ju dvostruko više od ta 2% i više nije 2 nego 4,1% Bez javne nabave u DUUDI-ju je utrošeno 1,5 milijun kuna, materijalni troškovi 8 milijuna kuna, ne evidentiraju se potraživanja od prodaje imovine. DUUDI prodaje imovinu i ne evidentira da ima potraživanja temeljem prodaje te imovine. A da ne spominjemo kako je davao suglasnost fondu i Ministarstvu zaštite okoliša, preseljenju u Ksaver. Što se događalo sa nekretninom na Ksaveru? Da ne spominjemo Narodne novine i nalaze Državne revizije u Narodnim novinama ali to ćemo kad bude posebna izvješća koja slijede slijedeći tjedan i klub HDZ-a izražava zadovoljstvo ovim izvješćima i prihvaća izvješća, ali su nalazi nešto što obeshrabruje i što moramo otklanjati a možemo samo promjenom pristupa o upravljanju državnom imovinom i odgovornosti. Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mariću, nakon vašeg izlaganja ovdje je sve jasno. U biti Ured državne revizije radi svoj posao a mi ovdje saborski zastupnici tj. prethodnim mandatima ste uvijek istu priču slušali a i dalje je pljačkano i uvijek su se ponavljali isti koji su pljačkali od DUUDI-ja, od državne imovine a u biti ništa se nije poduzimalo i ništa se nije rješavalo. Ovdje je pitanje koje su sankcije, da li netko ima sankcije? Šta tu državno odvjetništvo radi?

U biti mi smo ovdje saborski zastupnici oni koji ćemo primiti informaciju, koji smo dobili povjerenje naroda tako je bilo dosada, ja govorim dosada, primili smo tu informaciju i nikome ništa. Ja osobno kao saborski zastupnik a postavljam i nama svima pitanje imali uopće smisla da mi ovo slušamo i sjedimo ovdje a i dalje se u biti pljačka hrvatski narod? Uvijek iste priče. Državna revizija odradi svoj dio posla, a ostale institucije koje su plaćene od hrvatskog naroda i dalje štite te koji pljačkaju hrvatski narod. Pa bi vas pitao ima li uopće smisla ovakva izvješća u budućnosti ili ne trebaju izvješća? Jel bi trebali ti doći ovdje pred narod tj. pred nas sabornike pojedinačno koji su u nalazima uočene pogreške, tj. kriminalne radnje i da odgovaraju ovdje narodu.

Kolega Bulj, ne bih uopće dvojio ima li smisla raspravljati o izvješćima, ima itekako. Što ćemo tek postići ako ne budemo raspravljali. Ali da moramo mijenjati praksu to je nešto što se nameće samo po sebi logičnim. Dosadašnja praksa je neprihvatljiva, društveno neprihvatljiva a i štetna i mi je možemo jedini promijeniti, nitko drugi. I osobno ću pokušati da se ubuduće na matična radna tijela pozovu svi oni koji su predstavnici subjekata koje je revidirala, izvješća revidirala Državni ured za reviziju. Pa da malo čujemo odgovore na ta pitanja. Kada ste govorili što drugi rade, pa imamo slučaj da se progone neki koji su zlorabili putni nalog, netko je koristio putni nalog tko nije smio. I ne ulazim uopće je li to ispravno ili nije jer to nije dio mog posla niti želim se sa time. Ali ako piše u nalazu za Ministarstvo gospodarstva, poslušajte što piše, nisu poduzete mjere za naplatu potraživanja od poduzetnika za neopravdane subvencije u iznosu 48 milijuna kuna. Onda ne mogu shvatiti da tu institucije miruju. I Državni ured za reviziju to konstatira, nije poduzeta niti jedna mjera za naplatu potraživanja od poduzetnika za neopravdane subvencije 48 milijuna kuna.

Nisu planirani primici od zaduživanja u iznosu 680 milijuna kuna. Primici su veći bili od planiranih za 671 milijun kuna. Nisu uopće evidentirana potraživanja za eksploataciju mineralnih sirovina nastalih temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

Pa kolega Marić, vi ste postavili dva pitanja u svojoj raspravi. Prvo, kakva je uopće uloga državne revizije i ovih izvješća i ima li možda mogućnosti da se to nekako promijeni s obzirom da mi provedemo raspravu Sabor u svoje izvješće a onda oni koji trebaju postupati ne postupaju niti po jednom nalazu revizije ili mi o tome ne znamo ništa. Spomenuli ste i dva bitna subjekta koja su dobila negativno mišljenje. Jedno je Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci a drugo je Lučka uprava Rab. Kada pogledamo što se događa u tom Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci, imam osjećaj da je primarna zadaća tog kazališta i njegovog ravnatelja da se bave politikom a onda je kultura sasvim jedan popratni dio njegove aktivnosti. Iako ovaj nalaz ne ide čisto njemu na dušu jer je ovo 2014. a on je došao negdje u 9. mjesecom ali vidjeti ćemo u 2015. što se dešavalo. Tog sam ravnatelja zapamtio po jednoj jedinoj izjavi jer se on zaista primarno bavi politikom a izjavio je da će se Jugoslavija i komunizam jednog dana vratiti, da su Hrvati izmišljena nacija a da je demokracija jedna vrsta zla. I mi s takvim ljudima se bavimo, mi dnevno ovdje produciramo također na temelju takvih određene rasprave a ono što je važno prođe pored nas. Kako reagiraju ti i takvi, recimo ovaj ravnatelj Lučke uprave Rab. On je rekao da ovo mišljenje revizije njemu nije baš dobro da će on uzeti privatnu tvrtku i da će onda on utvrditi što je revizija trebala ustvari utvrditi ali o tome ću govoriti kada budemo imali posebno izvješće o lučkim upravama. Znači imamo jedno ponašanje koje nije ozbiljno a DORH je taj koji treba dati ozbiljnost ovakvom jednom izvješću. I dok ona ne bude postupala po tom izvješću ništa se bitno neće događati. Jer desi vam se u Rijeci da je izvješće recimo negativno onda gradonačelnik grada Rijeke kaže ja dajem uvjetno mišljenje reviziji. I tu završi priča. Znači revizija da gradonačelniku uvjetno mišljenje a on kaže evo ja dajem uvjetno mišljenje reviziji i priča gotova.

Ne može biti netko ravnatelj ničega ako ima nepovoljno mišljenje. Kazati ću vam što je napravio u zadnjih dana dok je bio. Kako je koncesija nad Kuparima dodijeljena. Znate kako? Na 99 godina tvrtki koja je osnovana 3 mjeseca nakon što je natječaj objavljen. Znači 3 mjeseca nakon što je natječaj objavljen registrira se tvrtka bez ijednog zaposlenog i njoj se dodjeljuje koncesija na 99 godina. Znate li tko je vlasnik te tvrtke? Tvrtka u Austriji koja također nema niti jednog zaposlenog. A znate tko je vlasnik te tvrtke u Austriji koja nema niti jednog zaposlenog? Jedna druga tvrtka u Austriji kojoj je vlasnik jedan Rus. A znate tko je vlasnik te tvrtke? I takvima gospodin Pejnović je dao koncesiju na 99 godina. Ali mi smo ti koji moramo učiniti i naći načina kako da takvi nikada više ne dođu upravljati ničim što je državno u bilo kojem obliku. Jer tko nema znanja, tko nema iskustva, tko nema ljudske vrline i u sebi usađen odnos prema Domovini ne može ništa, a kad govorite o kazalištu u Rijeci to je jednom riječju nacionalna sramota. Na redu je, sljedeća replika uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Pa doista bi o ovome problemu mogli pričati unedogled, a istovremeno danas razgovaramo o Državnoj reviziji koja doista radi svoj posao onako kako treba. Ali dakle ovo o svemu što govorimo danas svu odgovornost ima Vlada Republike Hrvatske i to ona prošla Vlada koja je zatvarala oči upravo pred ovakvim problemima, koja je dopuštala da se upravo ovakve radnje koje su osuđene od Državne revizije ne rješavaju i koja je faktički stajala iza tih sviju ljudi koji su evo danas prozivani koji rade u ovim institucijama. Pa zar samo nije bilo dovoljno ovdje poštovane kolegice i kolege sjećam se u proteklom Saboru tražili smo izvješće od Hrvatske televizije ili kako to pojedini zovu Radmanvizija da dostavi kao čelni čovjek ovdje određenu dokumentaciju po pitanju osobnih dohodaka i nekoliko puta ga je ovaj Sabor, ovaj Parlament to tražio i ta ista Vlada to nije registrirala. Ona mu je dopuštala da radi šta hoće. Pa šta se čudite onda što ovako u nekim državnim institucijama gdje nema apsolutno nikakve odgovornosti i gdje čelni ljudi protekle Vlade sjede u njoj i pitate se onda zašto nismo dali povjerenje bivšem ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću da predvodi upravo odbor ovdje u Hrvatskom saboru. Upravo su takve institucije slijedile ljude, slale na pojedine ljude koji se bave politikom svoje djelatnike da vrše pritisak, da vrše mobing i da ne spominjem neke druge aktivnosti i nečasne radnje. Ako se ovako nastavi i u budućnosti onda ova Državna revizija nema ni smisla i ne treba niti odrađivati ono što danas odrađuje, a radi pošteno i korektno. Kolega Lucić, slažem se da ima odgovornosti Vlade itekako, čak najviše je odgovornost na Vladi.

Točno egzaktno je Državna revizija utvrdila kolika je šteta učinjena državnom proračunu zbog preseljenja u eurotower. Po onoj cijeni po kojoj je u zakup uzelo ministarstvo u eurotoweru ne može nitko nikomu iznajmiti u Hrvatskoj, samo možete to država platiti privatniku. Ali nije ni čudo kad državni ured za sebe uz sve nekretnine iznajmljuje za svoje potrebe nekretninu i plaća cijenu od 14 eura po metru kvadratnom, Državni ured za upravljanje državnom imovinom. A što se tiče HRT-a, pa ravnatelj HRT-a kaže da on ne želi dostaviti ništa Saboru jer on ne odgovara Saboru. Pa tko je Sabor za njega? Pa znate vi tko je on? On kaže da nije ni dužnosnik, jer ono to kaže da nije dužnosnik. Tko je zakon da govori tko je dužnosnik? On kaže da nije u sukobu interesa, jer tko je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da ono odlučuje jesam li ja u sukobu interesa. Ja kažem da nisam u sukobu interesa. On nije ni u sukobu interesa, ali na žalost još uvijek je ravnatelj i nije mi jasno što se čeka, trebalo ga je već smijeniti i postaviti v.d. Sljedeća replika je uvažena zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mariću, evo dijelim vaš ponos da tako kažem što se tiče ovog izvješća i zahvaljujem ovom prilikom i gospodinu Klešiću i njegovom timu na svemu ovome što rade. U svakom slučaju pohvalno. Dijelim isto tako vaše mišljenje kad se pitate koja je uloga Državne revizije i svrsishodnost svih ovakvih izvješća kada se ništa da tako kažem ne događa, odnosno posljedica nema. Ne poštuju se kao što ste i sami rekli osnovna računovodstvena načela, negdje i uvijek je opasno kada za iste stvari jedne kažnjavamo a druge puštamo i dalje da rade svoj posao. Ne bih se složila sa vama kad kažete da moramo smijeniti svih onih koji dobivaju bezuvjetna mišljenja, jer to znači da bimo trebali smjenjivati i predsjednike stranaka političkih i da bimo trebali smjenjivati načelnike i gradonačelnike, jer su oni isto tako odgovorni za evo neuvjetna mišljenja u nekakvim općinama. Znamo kako se biraju i načelnici i predsjednici stranaka političkih, tako da to definitivno ne bimo mogli sami smijeniti. Ono što mislim da je opasno u ovakvim našim raspravama jeste to kad generaliziramo stvari, pa ako nam se netko osobno ne sviđa onda to stavimo pod nepovoljno mišljenje Državne revizije, Ministarstva unutarnjih poslova. Tko god bio na njegovom čelu dobilo je bezuvjetno mišljenje za 2015. i nama se bivši ministar može manje ili više sviđati, ali činjenica jeste da je revizija svoje mišljenje o poslovanju tog ministarstva dala i to trebamo poštovati i cijeniti. Isto tako govorimo cijelo vrijeme o upravljanju državnom imovinom i sad smo dobili izvješće nepovoljno, ali isto tako je činjenica da nismo imali ne samo Strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, nego da do nedavno nismo imali čak ni popis državne imovine, pa se postavlja pitanje što je to revizija mogla kontrolirati i na koji način.

Govorio sam o nepovoljnim mišljenjima … [[Upadica se ne razumije.]] Ali naravno da ne mislim na lokalne čelnike ali mislim na direktora poduzeća u lokalnoj jedinici, ne mislim na političku stranku ali mislim na HRT, na DUUDI, na bilo koju državnu instituciju, na agenciju koja ima nepovoljno mišljenje, mislim na HNK u Rijeci, mislim na takve institucije. Da je to nedvojbeno ako je nepovoljno mišljenje da takav čelnik ne može voditi ustanovu nitijednu. Što se tiče generaliziranja nikad ne generaliziram, baš sam konkretno govorio o svakom revidiranom subjektu napose sa konkretnim podacima. Što se tiče, slažem se s vama, stava prema Državnom uredu za reviziju da se radi o iznimno vrsnim i stručnim pojedincima ali koji su na jedan način diskriminirani. I ovu prigodu koristim da bih naglasio tu diskriminaciju. A najveća diskriminacija se odnosi na njihove plaće. Kad bi usporedili plaće ovlaštenih revizora što sve moraju proći, koje kvalifikacije imati a ustavna su kategorija kao i neki drugi, a onda čelnik ustanove jedne druge ustavne kategorije ima dvostruko veću plaću nego čelnik Državnog ureda za reviziju. Je li to prirodno? Nije. Je li prirodno da načelnik sektora ili direktor nekog poduzeća lokalne samouprave koja ima nepovoljno mišljenje ima veću plaću od zamjenika državnog revizora? Nije. A je, tako je.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić spomenuli ste reviziju financijskog poslovanja lučkih uprava i rekli ste kako je županijska Lučka uprava dobila nepovoljno mišljenje zbog lošeg financijskog poslovanja same lučke uprave. Ja bih se osvrnuo na rad jedne druge lučke uprave, Lučke uprave Ploče koju je Državni ured za reviziju zaobišao iz razloga što je bio 2 godine prije u toj lučkoj upravi i dao bezuvjetno mišljenje. I premda je dakle ravnatelj te lučke uprave dobio bezuvjetno mišljenje zbog sjajnog vođenja lučke uprave i jednog projekta integracije trgovine i transporta u Luci Ploče koji se financira sredstvima Svjetske banke u iznosu od preko 110 milijuna eura biva smijenjen i na njegovo mjesto dolazi ravnateljica lučke uprave koja je uspjela u svega godinu dana taj projekt gotovo voditi ga da kasni već 20 mjeseci. Ali više-manje što kasni taj projekt 20 mjeseci nego su državnom proračunu odnosno lučkoj upravi a to će ujedno biti trošak i državnom proračunu napravljeni dodatni troškovi od gotovo 85 milijuna kuna u svega godinu i pol dana.

Kolega Bačić slažem se s vama da ako je Državni ured za reviziju bio u reviziji prije nekoliko godina pa čak i uzastopce u prethodnim svim revidiranim izvješćima utvrdio bezuvjetno mišljenje to ne znači da je prošle ili pretprošle godine bilo isto tako. Pa zato i trebamo potporu dati kapacitiranosti Državnog ureda za reviziju, dati potporu povećanju proračuna za samo 5 milijuna kuna za Državni ured za reviziju da bi mogao funkcionirati i kapacitirati se da obavlja svoju funkciju u cijelosti savjesno, stručno, pošteno i to da može obaviti sve ono što se od njih traži. Nažalost, ili na sreću, mi ne možemo utjecati na plan rada Državnog ureda za reviziju ali bilo bi dobro da svi veći korisnici ili tamo gdje ima naznaka da nije poslovanje kao što ima naznaka u Lučkoj upravi Ploče i to je opće poznata stvar što su napravili tamo da uvrste u svoj plan i tako institucije za koje postoje indicije da se nepravilnosti događaju posljednjih godina. Što znači ako je 5 godina uzastopce bilo bezuvjetno dočim se promijeni poslovna politika i ona se mijenja dovođenjem novih ravnatelja i odmah je promijenjeno sve. Dakle, nužno je povećati kapacitete a to je i zahtjev Europske komisije da se Državni ured za reviziju mora povećati kapacitete i u kadrovskom smislu i u financijskom smislu da bi mogli obavljati svoju funkciju. Zato im moramo dati potporu, a mi se obračunati politički sa nalazima Državnog ureda za reviziju. Jer oni nemaju za to instrumente, oni utvrde ono što nađu. Istina, kako je moguće da Državni ured za jednu godinu utvrdi da postoje odstupanja u popisu imovine, a za 4 godine Državni ured za upravljanje državnom imovinom nije to u stanju napraviti što … [[Govornik se ne razumije.]] Državni ured za reviziju može u 6 mjeseci napraviti. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mariću dobro ste vi detektirali da Državni ured za reviziju je obavio dobar posao i jasno prikazao ono što ne valja. Iako je mali obim onih koji su dobili nepovoljno mišljenje tj. u financijskoj reviziji koja je napravljena interesantno je koji su to.

Po meni bi ti trebali dobiti kaznene prijave za svoje takvo neposlovanje koje je uzročilo ovakvim nepovoljnim mišljenjem. No, međutim ima i onih koja su uvjetna mišljenja u reviziji državnog proračuna pa i državni proračun i njegovo izvršenje dobilo je uvjetno mišljenje. A uvjetna mišljenja dobili su i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorska, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i porezna uprava. I jasno se mora reći da 30 korisnika državnog proračuna, 30% korisnika državnog proračuna nije poslušalo mišljenje državne revizije iz protekle godine i nije postupilo po nalozima, također i ti bi trebali biti sankcionirani. No htio sam reći da postoji i ono što je nesrazmjer a to je revizija učinkovitosti korištenja sredstava nevladinim udrugama i ustanovama, nacionalnim manjinama i savjetima za nacionalne manjine. I tu postoje određeni otkloni pa tako neke nevladine udruge, ustanove i nacionalne manjine uz godišnja izvješća o ostvarivanju programa dostavile su Savjetu za nacionalne manjine nepreglednu, nesistematiziranu dokumentaciju iz koje uopće nije bilo moguće vidjeti gdje su trošili sredstva. Također predlažem da i te treba sankcionirati nadležna državna vlast ili državno odvjetništvo pozabavit se kako su to trošili državna sredstva.

Hvala lijepa. Kolega Đakić, nabrojali ste samo neke subjekte koji su imali uvjetno mišljenje a njih je čak 146.

Mi se ne možemo niti smijemo miješati u kriterije Državnog ureda za reviziju. Ali oni su utvrdili standarde da recimo odstupanja veća čini mi se od 2% tek onda može biti eventualno proglašeno, dat se nepovoljno mišljenje, ali ima i onaj slučaj pojavnosti, da i pojavnost utječe na ocjenu. Pa bi mi bilo vrlo mislim prihvatljivo da trag ove vaše izjave da svi oni subjekti revidirani koji su objektivno mogli otkloniti nepravilnost a nisu je otkloniti da u slijedećem izvještajnom razdoblju dobiju nepovoljno mišljenje jer oni nisu izvršili nalog Državnog ureda za reviziju. Ali Državni ured za reviziju ako utvrdi da je on mogao otkloniti i taj nalog izvršiti a nije htio onda ne može dobiti, nego nepovoljno mišljenje. Znači da za njega Državni ured za reviziju ne postoji, on ga ne poštuje, kao da ne tiče ga se nikako, a takvih je uzastopce godinama, čak je Ministarstvo kulture bilo da je utvrđeno da nije poštivalo niti jednu preporuku i nije otklonilo niti jednu nepravilnost, ni jednu nepravilnost. A pojavnosti tamo kao da smo u nekom noćnom klubu a ne u Ministarstvu kulture. I opet se ljute što je nepovoljno mišljenje.

Slijedeća za raspravu se prijavila uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš u ime kluba HNS-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege, poštovani gospodin Plešić sa svojim suradnicima. Evo pred nama je godišnje izvješće Državnog ureda za reviziju za 2015.godinu i nakon ovih rasprava ja bih uvodno krenula s jednom konstatacijom. Na jednoj stranici tog izvješća stoji i ocjena kvalitete tog ureda a tu ocjenu daju subjekti revizije i subjekti revizije su ocijenili rad ureda sa 4,71. I to je na tragu svega ovog što se i ovdje raspravljalo gdje imamo jedan vrlo, vrlo kvalitetan materijal. Njega treba jednako tako gledati u kontekstu svih prošlih godina, dakle ne u kontekstu samo 2015.nego u svih prošlih godina i vidjeti da ipak postoji jedan napredak. Jer u nalazu Državnog ureda postoji iza toga nešto što je ja bih rekla naredba, oni lijepo kažu nalog i preporuka i očito smo kroz sve ovo ove godine ipak tu napravili jedan značajni napredak. Budući da ćemo idući tjedan imati jedno 8 točaka koje se odnose na pojedina izvješća ja bih iskoristila ovu priliku i malo više rekla o nalazu a koji se odnosi na reviziju proračuna jedinica lokalne samouprave. Od 555 općina i gradova, 556 je Grad Zagreb bilo je, dakle revizija je napravljena u 86 jedinica od tih je 18 dobilo bezuvjetno mišljenje a 68 uvjetno. Od ovih 18 koji su dobili bezuvjetno mišljenje je jedan grad i 17 općina. A gradonačelnica tog grada evo sjedi tu zajedno s nama, a jednako tako načelnik općine Tompojevci je resorni ministar, ministar gospodarstva a njegova je općina dobila bezuvjetno mišljenje. Pa je to na tragu svih onih diskusija da zaista treba malo i gledati tko kako radi. Iz ovog se može puno toga vidjeti. Ono što se može vidjeti je vidjeti u osnovnoj djelatnosti naših jedinica lokalne samouprave i ta osnovna djelatnost je usko vezana sa jednim zakonom koji se zove Zakon o komunalnom gospodarstvu i onda se lijepo može vidjeti kako pojedine općine i gradovi provode taj zakon. Jednako tako ja bih se tu u odnosu na tome što je nađeno u nalazima osvrnula na temu poslovnih prostora. Pa kada malo vidite poslovne prostore onda iz nalaza stoji da dosta općina i gradova te poslovne prostore kojih su oni vlasnici kada daju u najam ne čine to na način putem javnog natječaja nego čine na neke druge načine, jednako tako i ne ubiru određenu naknadu. Jednako tako tu stoji i da boravišne pristoje ili recimo pristojbe za grobne naknade pojedine općine i gradovi ne ubiru. Ali ono što je još dramatičnije a to je da kada je riječ o komunalnoj naknadi, komunalna naknada je isključivi prihod jedinca lokalne samouprave. I jednom pred jedno pola godine ili godinu dana neovisno o ovako jednoj reviziji zajedno sa Udrugom gradova mi smo napravili jednu analizu što znači prihod komunalne naknade u prihodu, u proračunu jedinica lokalne samouprave. I onda se ispostavilo da od 555 gradova, 556 je uvijek Grad Zagreb, budući da ima dvostruki status uvijek ga i posebno naglašavam, da ima 12 općina koji uopće ne ubiru svoju komunalnu naknadu. I pokazalo se da je postotak kojim je komunalna naknada u proračunu jedinica lokalne samouprave kreće se od nekakva 2,3% pa do nekakvih 30-ak% Ali ono što je pravilo, pravilo je negdje između 13 i 15% I zasigurno bi takva jedna analiza dobro došla u jednoj budućoj reviziji, odnosno jednim budućim nalazima da se točno vidi što pojedine općine i gradovi čine jer u nalazu državne revizije kaže da ne ubiru komunalnu naknadu onako kako treba, kada se povećava bod komunalne naknade da ne pišu nova rješenja, kada dođe do promjena da jednako tako to ne čine. A kada je riječ o Zakonu o komunalnom gospodarstvu onda tu postoji još jedna tema koja je dosta bitna i dosta značajna a to je jednako tako utvrđeno a utvrđeno je obavljanje komunalnog, dakle djelatnosti iz oblasti komunalnog gospodarstva da dosta često to daju drugim pravnim i fizičkim osobama, da se to daje bez javnog natječaja. Da kada se u proračunu povise sredstva za djelatnosti komunalnih gospodarstva da to ne prate odgovarajući programi i to je zasigurno zanimljiva tema u svim revizijama koje se odnose na jedinice lokalne samouprave jer ne smijemo zaboraviti da je zaista to djelatnost koja je isključivo njihova a komunalna naknada je prihod koji je isključivo njihov. I to će u budućnosti vjerovatno i kroz sljedeće revizije biti izanalizirano. Ja se na ove neke druge stvari neću osvrnuti jer zaista idući tjedan još imamo 8 točaka dnevnog reda gdje ćemo pojedinačno imati mogućnost raspravljati o pojedinim stvarima. No, međutim koristim ovu priliku za nešto što u svakom izvješću je posebno naglašeno a tako je naglašeno i u ovom izvješću a to je ono što su i na prvoj sjednici Vlade naši novi ministri rekli a to je problematika zapošljavanja u javnoj upravi. Tako i ovdje vidimo da je popunjenost radnih mjesta, da otprilike 20% radnih mjesta nije popunjeno. Ali i ono što se vidi iz ove analize vam je sljedeće a to je da 79% u državnom uredu od djelatnika čine žene, da je prosjek godina 48,4 i da je otprilike 50% djelatnika starije od 50 godina. Ja si dajem potpuno pravo da mogu o tome govoriti jer sam u onoj grupi iznad 50-te i žena sam. I to je jedan od problema koji imamo svi i koji će u budućnosti imati svi. Kroz ovakva izvješća to zaista treba obratiti pažnju. I ono što mi i danas imamo a to da možemo zapošljavati odnosno ja više ne ali moj nasljednik ili drugi koji to danas čine, vi možete za dvoje ljudi koji odlaze u mirovinu zaposliti jednog novog, u državnoj upravi bez obzira na kojoj je razini, da li govorimo o općinama, gradovima, ministarstvima potrebna je svježa mlada krv. Potrebni su mladi ljudi i napor koji mi svi zajedno trebamo napraviti da iz ovih izvješća osim što ih čitamo, ono što su napravili, osim što u ovom slučaju možemo iščitati i ocjenu kako su oni … [[Govornik se ne razumije.]] je državna revizija ocjenjivala ocijenili njihov rad a to je 4,71 i to je prevedeno uvijek 5-ica da napor trebamo napraviti kako da uspijemo da se u državnim upravama bez koje su razine dođu mladi ljudi, dođu ljudi koji promišljaju neki drugi način i da na taj način zapravo napravimo i taj rad, propulzivnijim i omogućimo da izvješća agencija, ministarstava i onih koji dođu pred ovaj Sabor zaista budu na tragu svih ovih promjena koje se dešavaju u Europi a koji se trebaju dešavati i kod nas. Stoga ja još jedanput koristim priliku da zaista se pridružim ovoj ocjeni koju su ocjenjivali oni koje je ocjenjivala državna revizija. Iz ovog se može puno toga vidjeti jer osim što vi vidite ono što oni daju kao nešto što zaista treba napraviti pa se onda tu vide kroz niz godina poboljšanja ali treba čitati i preporuke. Kada uključite to sve zajedno onda ćemo svi zajedno moći reći da puno bolje i kvalitetnije obavljamo ovaj posao. I stoga će klub HNS-a podržati ovo izvješće. Hvala lijepa.

Kako dolazim iz općine koja je prva u Hrvatskoj pala na reviziji i to godine 2007. zapravo želim sa vama podijeliti i svoje iskustvo. Naime, tada sam ja kao i svi ostali mještani te općine preko upravo saborske sjednice saznala o svim tim problemima koji su se događali u općini. Gledali smo paralelno, dakle ništa se konkretnoga nije događalo, moja općina još uvijek nema niti vodovod, nema kanalizaciju, nema javnu rasvjetu, dakle mnogi infrastrukturnih projekti koji su u drugim općinama zaživjeli kod nas se nisu događali. Ali hoću reći da je načelnik držao to izvješće kao zmija noge itekako skriveno od javnosti. Da bi stvar bila gora tek 2010. ponovno dobivaju uvjetno mišljenje, znači nisu otklonili ništa od onoga što im je revizija zamjerila. Dakle, na neki način to je bilo i početak zapravo moje želje, zapravo da se bavim politikom, odnosno da otklonim sve ono što sam u izvješću kojega je Državni ured za reviziju konstatirao i koji je objavio na internetu da se i otkloni. Hoću reći, dakle 2013. kada smo promijenili konačno vlast u toj općini govorim konkretno o općini Velika Kopanica mene je dočekalo upravo sve ono što ste zamjerili općini. Niti je uvedena komunalna naknada, niti grobna naknada, niti išta od onoga što je revizija od općine zahtijevala. Isto tako ovih dana i ja idem na sud kao odgovorna osoba ispred općine zbog onoga što se događalo daleke 2005., šeste, sedme itd. Da ne spominjem da su načelniku sudovi opraštali već prvostupanjski sudovi su mu opraštali određena kaznena djela zbog njegovih godina, nerazumijevanja problematike i sličnih stvari. Evo morala sam s vama podijeliti to svoje iskustvo iz razloga jer podržavam rad Državnog ureda za reviziju i zaista se divim, znači svemu onome što radite.

Meni je izuzetno drago da je cijenjena kolegica koja je načelnica i općine zaista ponukana ovim što sam ja govorila i izrekla problem koji ona ima u svojoj općini i sigurno ih ima puno njih. Ali je ovo prilika da sljedeći put kad dođe revizija dobrim radom u svojoj općini dođete do onih petica koje svi volimo.

Uvaženi predstavnici izvjestitelja, uvažene kolegice i kolege zastupnici. MOST je nastao da Hrvatska ne bude lovište, zbog toga više da ne bude lovište razno raznih interesa. Zbog toga smo i oformili ovu listu uglavnom s lokalnih razina. Zbog toga pohvaljujem ovo izvješće revizije, Ureda za reviziju, odradili ste ga kvalitetno svoj posao. Iz ovoga vašega izvješća se vidi koliko je propusta i negativnih u javnim institucijama na svim razinama do sada počinjeno, koliko je neodgovorno ponašanje brojnim gospodarskim subjektima i uopće nema nikakve odgovornosti. Vi ste to stavili na papir i zato vam ispred MOST-a, kluba MOST-a hvala. Međutim, da se ne bi dozvolilo da Hrvatska i dalje bude lovište razno raznih grupacija, a da ova izvješća prolaze isključivo kao izvješća o tome ovdje pričamo. Vrlo mali nas je broj, na žalost kolege i kolegice kad je ozbiljna tema. Ja sam vas se naslušao.

U nalazu je, utvrđene su brojne nepravilnosti pa da se ne ponavljamo više treba tražiti, tj. MOST će tražiti da od svih subjekata koje su gospoda u reviziji navela da dođu ovdje pred, koje su navela zbog nepravilnosti svih subjekata znači od lokalne samouprave, regionalne samouprave, gdje se ponašaju kao lokalni šerifi, od onih koji su vodili projekte sportskih dvorana, koji je razmjeran kriminal velikih razmjera ili dan danas nije jasno zbog čega su ulagane te, tolika sredstva i zbog čega nisu dvorane završene i tko je radio proračun ili izračun da će one u budućnosti hrvatskom čovjeku biti u interesu, dok neke sredine nemaju dvorane nego nemaju igralište. Javne nabave, lučke uprave, DUDI, naša imovina našega naroda, nas koje je ovdje birao koliko je sredstava otišlo, kome, koliko imovine ima nezaštićene, tko je odgovoran za to? Koliko tvrtki u javnom lokalnom sektoru razno razna javne ustanove, javni prostori teško je uopće o tome i raspravljati i zato još jednom se zahvaljujem. Klub zastupnika MOST-a je ovdje jednoglasan i jasan. Ova izvješća nemaju smisla ako se ne budu mijenjale zakonske regulative, jer reforme provesti jednom zakonskom regulativom. I ako svi oni koji su ovdje navedeni, ja sam im samo citirao jedan broj ne budu došli ovdje bar pred nas saborske zastupnike i ne budu javno govorili, nama davali odgovore a narodu platili račun i odgovornost. Ovdje se postavlja pitanje sankcije, sankcioniranja. Mi ovo sad pročitali, vidjeli. Razmjeri kriminala, nepodopština od lokalne samouprave govorim pa naviše, od lokalnih šerifa koji koriste.

Sad zamislite jedna mala općina koliko toga ima, a nećemo sad širiti dalje na lokalnu i regionalnu samoupravu bez ikakvih kontrola, bez ičeg. Ulaziti u državne urede DUDI-je teško je. Zašto nama? Jer smo laici. Međutim, šta rade institucije kao što je DORH. I sad su ti ljudi visoko pozicionirani tajkuni vrlo u jet setovskim tim krugovima nebitno salonskim ili bilo desnim ili lijevim vrlo su ekspeditivni.

Ja znam da je malo čudno onim koji su dosad s tim upravljali. Pa pogledajte, ja dolazim isto iz krajeva, sve tvrtke su opljačkane. Sve su bile državne. Narod je gladan u tim područjima i narod izumire iz tih područja. Zbog ovoga što su ova izvješća samo ovdje prolazila, a institucije koje su za progon, institucije koje bi trebale odrađivati svoj posao kao što je DORH nisu radile svoj posao. I zbog toga zaključno MOST će podržati ovo izvješće, ali će inzistirati na tome i tražiti da svi oni koji se nalaze ovdje dođu pred narod, a da se mijenjaju oni koji ne rade svoj posao kako u DORH-u tako i u ostalim institucijama, MUP-u ili bilo gdje. Na ovu raspravu imamo dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Antun Vidaković. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Evo iskoristio sam priliku replike koja možda se tako ne bi trebala ni zvati, možda je ovo moj prvi nastup obilježen i povredom Poslovnika ali svejedno ja ću reći ono što sam naumio. Prije svega želim pohvaliti rad Državne revizije jer imam veliko iskustvo. Naime, bio sam 16 godina gradonačelnik i ja mislim da je bar jedno 15 puta bila Državna revizija u gradu Novskoj. Nije svugdje tako ali ja sam bio miljenik revizije iz nekih meni nepoznatih razloga. I ovdje je meni neshvatljivo da za ovakve nepravilnosti u tijelima na višoj razini jer mi sa lokalne razine uvijek smo kad dođemo u ministarstva i negdje gore razmišljali kako to fantastično funkcionira. Ovi iznosi, ove nepravilnosti vjerujte mi u jedinicama lokalne samouprave su daleko bolji. Ali jedan primjer ću vam ispričati. Dakle, netko je govorio da se ne može ništa gradonačelnicima, načelnicima itd. Može! Evo moj primjer. Mi smo '99. godine bili korisnici jednog velikog kredita i imali smo jedan veliki investicijski ciklus da smo u godinu dana izgradili 23 ulice, sportsku dvoranu, vrtiće i da ne govorim, iznimno uspješna godina bili smo najveći investicijski grad u Sisačko-moslavačkoj županiji bez premca.

Protiv mene je dignuta kaznena prijava [[Upadica Sanader: Vrijeme, vrijeme.]] Dakle, Državna revizija kad hoće, to znači preda Državnom odvjetništvu i vodi se kazneni postupak. Za prvi nastup malo ste prekrdašili vrijeme ali bilo je znakovito. Nisam, nažalost nisam razumio u čemu je sada meni bila replika ali osobno … [[Upadica se ne razumije.]] Jel' on diga repliku meni ili' Dobro, super. Ja bih kratko kazao, lokalna samouprava puno zavisi od toga nažalost u hrvatskom društvu s koje pozicije je vlast, znači na višoj razini tako i na nižoj.

To nije pravedno i transparentno. Sad ne znam je li baš slučaj kod vas takav. Meni je žao što se uvijek lomi na neke gradove kao npr. odakle ja dolazim iz Sinja pa uvijek nekako smo u suprotnosti bili pa se uvijek po političkoj podobnosti dijelila sredstva.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani gospodine Bulj dva detalja. Ako mislite na dvorane na nacionalnoj razini onda se s vama mogu složiti i to će biti posebna tema rasprave. Ali ako mislite o dvoranama na lokalnoj razini koje se rade iz proračuna lokalnih zajednica onda se uistinu to odnosi na moć i sposobnost a i naravno financijski potencijal pojedine lokalne zajednice. Ja i vi ne živimo daleko jedan od drugoga i znamo da u našim krajevima neke lokalne zajednice su uspjele u svega 10 godina vlastitim sredstvima izgraditi sportske dvorane, a da neke već u 20 godina nisu uspjele nijednu ni školsku ni gradsku sportsku dvoranu izgraditi i to uistinu ovisi o potencijalu financijskom ali vjerujte mi i o pragmatičnosti izrade proračuna na lokalnim razinama što se tiče lokalnih dvorana. Drugo, rekli ste da nema smisla raditi ova izvješća nego da ćete se zalagati za doradu zakonskih okvira. Apsolutno se slažem da treba raditi na doradi zakonskih okvira ali ću vam reći samo ovo dakle u tri mandata na funkciji gradonačelnika jednog od gradova revizija je bila toliko puta i vjerujte mi da upravo revizija je onaj potencijal koji nama u lokalnoj upravi je ukazivala na neke nedostatke koje vjerojatno ne svjesno nego i nesvjesno smo radili ali nas je revizija obavještavala i govorila što trebamo popraviti. Stvar je lokalne uprave da to mišljenje revizije uistinu ozbiljno i shvati. Tamo u lokalnim zajednicama gdje mišljenje revizije nije ozbiljno shvaćeno tamo uistinu revizija i ne treba, ali je potrebno ozbiljno shvatiti najprije na lokalnoj razini, a zatim i kod svih drugih institucija koje su nadležne za provođenje zakonitosti, pozitivnih zakona RH. Odgovor na repliku, pardon gospon Lovrinović povreda Poslovnika. Nije, javljam se gospodine potpredsjedniče, pošto se završava sjednica a nisam se na vrijeme javio, ja bi želio samo 30 sekundi tražiti od vas da dobio sam nekoliko poruka na društvenim mrežama da tijekom naših izlaganja selektivno doktora Marića, mene, gospodina Sinčića da je Hrvatska televizija prekidala dio programa kad su bila važna pitanja i odgovori, pa vas molim da se obratimo ili netko Hrvatskoj televiziji ili da prenosi ovu sjednicu kako treba ili da isključimo jednostavno da javnost, ili da dobije cjelokupnu sliku, ali da nas ne cenzurira.

Hvala lijepa. Gospodine Baban, ovdje se govori o drugim dvoranama koje su bile nacionalnoga značaja, a mnogi su krajevi ostali ne bez dvorane nego bez igrališta kao moj Sinj i Cetinski kraj. Naravno vi ste napravili što ste napravili u svom gradu, govorite o reviziji, imali ste čiste račune po izvješću revizije, međutim ako ćemo o dvoranama isto imate nekakvu sreću što je na regionalnoj razini tj. županijskoj politička opcija u kojoj ste vi na vlasti. Ja to dobro zna jer to govorim iz iskustva kako je moj Sinj, moj kraj zaobiđen. Iz kojih razloga, ne govorim da je tu nešto sposobnost te vlasti, međutim nije nikada se radilo na način i model kako vi kažete da je se isključivo radilo po kriteriju nekakvih projekata, nekakve sposobnosti nego nažalost u hrvatskom društvu se i dalje, neki krajevi se razvijaju isključivo po političkoj podobnosti a neki se bacaju pod noge.

Pa evo izvješće o radu Državne revizije za 2015. godinu je pregledno, jasno odnosno zaista kvalitetno. Međutim, meni je za oku zapalo par podataka vezano za sam rad i organizaciju revizije. Iz izvješća je naime vidljivo da je iz godine u godinu sve manje financijskih revizija. Također vidljivo je da se iz godine u godinu po milijun kuna smanjuju sredstva za rad i vidljivo je da je svako peto radno mjesto u Državnom uredu za reviziju nepopunjeno. 2012. 447, 2013. 269, 2014. 245 a 2015. 237 odnosno u 5 godina broj financijskih revizija se prepolovio. Također kad su u pitanju financijska sredstva vidljivo je da od 2014. do 2017.je smanjeno ili se planira smanjiti iznos za rad državne revizije za 4 milijuna 149 tisuća kuna.

Kada govorimo o reviziji proračuna jedinica lokalne samouprave dao sam si malo truda i proučio u kojim gradovima i općinama odnosno koju stranačku pripadnost imaju gradonačelnici i načelnici gdje je bila izvršena financijska revizija. Tako imamo podatak da je svega 15,11% financijskom revizijom i 2015.godine izvršen nadzor u općinama koje vode dužnosnici tada vladajuće koalicije na državnoj razini SDP, HNS, IDS. Samo 15%, a 85% općina i gradova bilo je obuhvaćeno revizijom znači iz oporbenih stranaka ili ako hoćete konkretno revizija je izvršena u 40 općina i gradova koje vode HDZ-ovi dužnosnici, u 15 HSS-ovih, 8 nezavisnih, 5 IDS-ovih, 4 HNS-ovi, 4 SDP-ovi, 4 SDSS, 3 HSP, 1 HDSSB, 1 HSLS i 1 jedinca lokalne samouprave koju vodi HSP doktor Ante Starčević. Nadalje, kada govorimo o reviziji proračuna jedinica lokalne samouprave, imamo proračun Varaždinske županije iz kojeg će se u 25 godina potrošiti sad me dobro slušajte 850 milijuna kuna tajnim ugovorima. Ugovori su tajni, vijećnici do njih ne mogu, ako ne potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka za projekte JPP. U tim izjavama stoji slijedeće stavak 1.točka 6. "Zaposlenik a zaposlenik je znači svatko tko dođe u doticaj s tim podacima pa i županijski vijećnik je također suglasan da dio podataka koji se sastoji od procjena, mišljenja, analiza, popisa, studija i druge dokumentacije koju je pripremio zaposlenik ili drugi zaposlenici bude sa zaposlenikove strane uništen na zahtjev te da to uništenje bude pisano potvrđeno od strane ministarstva grada i županije. Tko je to ovlašten tražiti od bilo koga da uništava službenu dokumentaciju? Tko to može proglasiti da jedan dio troškova za izgradnju škola i dvorana mora biti vojna tajna ili ne znam kakva tajna? u slučaju da zaposlenik postane zakonski obvezan otkriti bilo koji od podataka ili po nalogu suda ili drugog javno-pravnog tijela, zaposlenik će odmah o tome obavijestiti ministarstvo, grad, županiju. Zbog čega? Zbog čega ako državno odvjetništvo, policija nekog pozove, mora nekog obavijestiti. I naravno sve to se potpisuje pod punom, moralnom, radno-pravnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću. Nadalje, iz vašeg izvješća je vidljivo da ste te 2015. godine 92 izvještaja sa pripadajućom dokumentacijom dostavili MUP-u, sudovima i DORH-u. Sada mene zanima da li vi kao državna revizija imate povrat, informaciju što se pod tim poduzelo?

Državna revizija je navedeno izvješće uputila DORH-u a DORH, gle čuda umjesto da postupa cijeli predmet šalje u Ministarstvo gospodarstva, konkretno u Državnu upravu za javnu nabavu. Da li je to moguće provjeriti, da li je to bio zakonom predviđen postupak da državna revizija utvrdi da se izbjegava javna nabava i da državno odvjetništvo ne želi postupiti nego šalje dalje po ladicama da se to čuva? Nadalje, za ovu godinu, da vam malo olakšam nadzor, ako se odlučite doći u Varaždinsku županiju, prošle godine mjesec danas prije izbora uveden je besplatni prijevoz umirovljenika i svih osoba starijih od 65 godina. Varaždinsku županiju taj projekat nije koštao jednu lipu. E sada se postavlja pitanje tko je to platio prijevoz umirovljenika i svih osoba starijih od 65 godina i koliko će na kraju to porezne obveznike na neki drugi način koštati. Evo hvala lijepo. Imamo sljedeću pojedinačnu raspravu, uvaženi zastupnik Josip Križanić. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi revizori. S obzirom da je Odbor za financije prihvatio izvješće Državnog ureda za reviziju vidimo da je rad državnog ureda za reviziju od svih subjekata u '14.-oj godini ocijenio sa visokom ocjenom 4,71 što je izuzetan napredak. To nam govori da subjekti koji podliježu državnoj reviziji su sve zadovoljniji revizijom i sve više žele da im revizije dolaze. Ta državna revizija tiše nije tabu tema kakva je bila nekad prije 10-ak godina što znaju načelnici, stariji gradonačelnici, kada je revizija bila davež i blokirala je rad jedinica lokalne samouprave pogotovo malih gdje je bio jedan načelnik volonter, pročelnik i komunalac, nema kolege Bulja pa mi je žao da baš sve načelnike i gradonačelnike naziva šerifima jer mislim da mnogo njih vrlo mukotrpno i predano rade svoj posao. Teško je raditi bilo u takvim situacijama gdje je 3, 4 mjeseca državna revizija blokirala rad takvih malih jedinica lokalne samoupravne no to se promijenilo. To je u zadnjih nekoliko godina promijenjeno i sada revizija odnosi dokumente i poslije traži nadopunu. Upravo u ime tim malih jedinica lokalne samouprave dozvolite mi da vam kažem nekoliko rečenica. Naime ove male općine nemaju stručne službe pa su često upravo ured za reviziju koristile za tzv. preventivna mišljenja i konzultacije oko nekih rubnih ili delikatnih situacija i pitanja. Male jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi koji nemaju velike proračune nemaju sredstava za plaćanje ekspertiza. I onda se dogodilo da revizija nije dala preventivno mišljenje niti nikakvo mišljenje ili se dogodilo da su od tri različita revizora za isti problem ste dobili tri različita mišljenja. To je nedopustivo, to se ne smije događati s obzirom da se radi o vrhunskim certificiranim ekonomskim stručnjacima. I ovi kriteriji, vaši kriteriji morali bi biti čim više ujednačeni i čim standardiziraniji. Nadalje, revizori bi morali biti na dispoziciji za upute, pogotovo ovakvih malih općina koje nemaju zaposlene eksperte a ne uskraćivati im tako pomoć. A onda kada dođu u reviziju za par mjeseci ili godinu dana onda znaju odgovore na sva pitanja. Nije dobro nadalje niti to ako revizija u jednoj jedinici lokalne samouprave za iste nepravilnosti dodijeli bezuvjetno a u drugim uvjetno mišljenje. Nadam se da tome nije razlog tko je na vlasti u pojedinoj jedinici lokalne samouprave a tko u državi. No ja smatram da su ta vremena iza nas i Ured za reviziju sada radi puno transparentnije i puno bolje nego je to bilo u proteklim godinama. I obje ruke trebamo dići za redovitu reviziju … [[Govornik se ne razumije.]] jedinicama lokalne samouprave i tvrtki u njihovom vlasništvu jer subjekti revizije to sada žele jer je revizija sada njima korektiv. I pogotovo u malim jedinicama lokalne samouprave morala bi revizija primarno biti savjetodavnog a tek onda korektivnog karaktera. To je moje mišljenje, ja to imam pravo tu izreći. Iskusni revizor dubinskom snimkom subjekta vidi kontinuitet u radu istog, tako da subjekte recidiviste treba kontrolirati češće i naravno davati im nepovoljno mišljenje ne uvjetno, pogotovo onima koji ne izvršavaju naloge i preporuke i onda inzistirati na tome da DORH po tim preporukama, po tim mišljenjima postupa. U posljednjih pet godina kontinuirano raste broj izvršenja preporuka i naloga što u potpunosti opravdava cilj rada Ureda za reviziju kao i tezu da subjekti sad žele reviziju. Nije dobro što je postotak uvjetnih mišljenja i dalje izuzetno visok 61% nakon 25 godina demokracije kao i uopće mogućnost da u 2015. godini mi uopće govorimo o 2% nepovoljnih mišljenja. Zato je vrlo važno održavati kontinuitet revizijskih nadzora jedinica lokalne samouprave kao što je nekad bilo svake druge godine, a recidiviste i češće a ne da se zbog evidentnog nedostatka sredstava ili broja revizora ti nadzori u zadnje vrijeme sve više smanjuju pogotovo stoga što vidimo da Ured za reviziju vrlo racionalno troši svoja financijska sredstva. Hvala lijepo.